To znamená, dochází k růstu platů o 6 % v průměru, k vyššímu růstu platů u lékařů, k o něco menšímu tempu růstu platů u zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu. A jsem rád, že růst platů je reálný, to znamená, je výrazně vyšší, než je inflace v letošním roce. V růstu platů musíme pokračovat a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dalšího nárůstu tarifních platů ve zdravotnictví od 1. ledna příštího roku tak, aby se týkal lékařů i zdravotních sester i ostatního zdravotnického personálu. O konkrétním nárůstu platů budeme dnes večer jednat s ministrem zdravotnictví a se zástupci odborů a předpokládám, že už dnes večer bychom mohli informovat o návrhu, se kterým půjde ministr zdravotnictví do vlády.

Konkrétní číslo vám v tuto chvíli neřeknu prostě proto, že jednání jsou ještě před námi. Já vám děkuji. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že je 16 hodin, a tedy uplynul čas, kdy je možné podle jednacího řádu podat ústní interpelaci na předsedu vlády. Budeme nyní pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády. Vyzývám tedy poslance Zdeňka Ondráčka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Máte slovo, pane poslanče. Ještě jednou děkuji, pane předsedající.

Takže bych chtěl vědět, jak jsme na tom a jestli tedy D11 je stále prioritou této vlády, jak bylo proklamováno nejen u nás, ale také při mezinárodních setkáních s polskými představiteli, kteří na jasné stanovisko také čekají, protože oni svojí dostavbou musí také reagovat na náš postoj. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan ministr Dan Ťok. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Ondráčku, já bych chtěl tady deklarovat, že to, co jsme říkali, to znamená, že jsou tady priority této vlády ve výstavbě dopravní infrastruktury a že mezi tyto priority D11 patří, platí. Máte pravdu v jedné věci, že když se podíváte do dnešního návrhu rozpočtu fondu dopravní infrastruktury, tak u D11 nejsou rozpočtované prostředky vidět, nicméně bych chtěl z tohoto místa garantovat jak vám, tak všem ostatním, že přestože tam dneska nejsou další požadavky na to, abychom tam měli zálohové peníze, tak určitě pokud se nám podaří, abychom byli schopni získat stavební povolení a rozběhnout práce, tak ve všech úsecích D11 je získáme. Navíc jsme se dohodli i s polskou stranou, že půjdeme ze dvou stran, to znamená i od hranice a úsek, který je přímo na hranici s Polskou republikou, že tam budeme požadovat finanční prostředky nikoliv z operačního programu Doprava II, ale z CEFu, což je příhraniční spolupráce, a na tomto česká strana působí.

Chceme ještě jednat, jestli je opravdu potřeba tak velké množství, i když je to tedy náročná záležitost.

Takže přestože nejsou vidět alokované prostředky v rozpočtu SFDI, tak bych vám chtěl garantovat, že v okamžiku, kdy budeme moci stavět, a pracujeme velmi intenzivně na tom, abychom získali stavební povolení, budeme pokračovat. Hezké dobré odpoledne. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji za tato slova.

Děkuji. Prosím, pane ministře. Já jenom na vysvětlenou.

Budou to administrativní věci. Já doufám, že i ty odstraníme velmi rychle, a chtěl bych poděkovat Královéhradeckému kraji za pomoc, kterou máme při majetkoprávní přípravě těchto staveb. Děkuji panu poslanci i panu ministrovi. Druhou interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.